Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dle dohody a rozhodnutí Poslanecké sněmovny vás dnes provedu stručně pouze jedním volebním bodem. Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který standardně hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení veřejně. Volební komise vyhlásila lhůtu do tohoto pondělí 17. června do 12 hodin a obdrželi jsme návrhy na rezignace a nominace pouze od jednoho poslaneckého klubu. Je to klub Pirátů, který kromě několika změn mezi svými kolegy provádí i doplnění za bývalého kolegu pana poslance Peksu, který se stal členem Evropského parlamentu. I z toho důvodu je počet rezignací pět a počet nominací osm, kde se doplňují ta uvolněná místa. Velmi stručně přečtu obsah usnesení pro stenozáznam.

Z volební komise Ondřej Polanský a ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Lenka Kozlová.

Do stálé delegace Parlamentního shromáždění NATO na pozici náhradníka Petr Třešňák a do ústavněprávního výboru nový kolega František Navrkal. Do zahraničního výboru František Navrkal, do volební komise František Navrkal a do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny také František Navrkal. Volební komise navrhuje volbu veřejnou en bloc. Nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace. A já prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu. Ano, děkuji, pane předsedo, otevírám rozpravu. Přihlášený nikdo není ani se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. A budeme postupovat v souladu s návrhem pana předsedy volební komise, pokud nikdo nemá nějaký protinávrh. Ani takovéto přihlášení se k protinávrhu nevidím. Myslím, že není potřeba, aby nás s nimi znovu pan předseda seznamoval. Není to potřeba. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali. Rezignace jsme schválili. Nyní budeme hlasovat o nominacích, jak nás s nimi seznámil pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali. Nominace jsme schválili. Děkuji panu předsedovi volební komise. Také děkuji.